Podotýkám, že jsme ve třetím čtení a místo pana ministra vnitra Milana Chovance se slova ujme pan ministr životního prostředí Brabec. Ale požádal bych pana poslance Pavla Holíka, který je zpravodajem této věci, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám.

Účelem této smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti všem formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. Přitom region západního Balkánu je z hlediska potřeb spolupráce orgánů příslušných k boji s trestnou činností velmi významný a sjednání smluv o policejní spolupráci se zeměmi tohoto regionu bylo v posledních letech jednou z priorit Ministerstva vnitra v mezinárodněsmluvní oblasti. Smlouva standardně obsahuje demonstrativní vymezení rozsahu a forem spolupráce, přičemž základem je výměna informací. Dále upravuje například možnost vyslání policejních styčných důstojníků a spolupráci v oblasti výcviku a vzdělávání. Smlouva rovněž stanoví orgány příslušné k jejímu provádění, upravuje náležitosti a vyřizování žádostí o spolupráci nebo podmínky pro předávání a ochranu osobních údajů a utajovaných informací.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy, protože slovo zpravodaje jsme slyšeli před přerušením jednání. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru. Kdo souhlasí s navrženým usnesením zahraničního výboru?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji panu ministrovi a končím bod číslo 30.